Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 111. Návrh nebyl přijat. Teď tedy máme možnost hlasovat o tom, aby tento bod číslo 13 byl po bodu 35, to znamená po nemocenském pojištění, první čtení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 112. Návrh byl přijat. Zařadili jsme bod číslo 13 za bod číslo 35 dnešního jednání. Teď tedy se hlásí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom mi dovolte říct, že pokud vláda s námi nechce diskutovat o tom globálním paktu, a samozřejmě ani koalice, o uprchlících, my jsme se to dvakrát pokoušeli navrhnout, dvakrát bylo na tu informaci dáno veto, tak my se pokusíme... Jednou to nebylo schváleno. Bylo jasně vidět, že o tom nechcete diskutovat, takže my se pokusíme vyvolat mimořádnou schůzi na toto téma.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, kde místo 16 hodin je hodin 17, a to je nový bod, informace vlády k nasazení armády na území České republiky.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Nyní pan poslanec Bartoň a to je návrh na zařazení bodu číslo 192...

To je prostě zcela zásadní věc. Vy jste odmítli, aby vláda informovala, řekla: byl dodržen zákon, informace jsou mylné, anebo byl porušen zákon a budeme to řešit.

Je to na úterý za již pevně zařazené body, to znamená, dnes jsme po bodě 13.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat v hlasování o jednotlivých návrzích, a to návrhem poslance Víta Kaňkovského, který navrhuje bod selhání Ministerstva dopravy.

Je před námi...

Je to typická řečnická figura. Děkuji pěkně.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

A jeho poslanecký klub to dobře ví.

Já tomu rozumím a respektuji rozhodnutí sněmovny i veta. Natož kalamitní stav. Já tomu rozumím. Já tomu rozumím.

Je to pohrdání občany České republiky, protože jsme se mohli dozvědět, jaké budou učiněny nápravy, co se stane... Pane poslanče, jednak, prostřednictvím pana předsedajícího, nepokřikujte na mě, prosím vás. A druhá věc. To přece nemá být o tom, že ministr dopravy tady bude mít sólo a monolog. Osobně to vnímám jako neúctu k občanům.

Děkuji.